Byly přijaty jednoznačné strategie, které zajistí efektivní fungování státních podniků díky konkrétním a měřitelným cílům, které mají pevné termíny a dopředu definované odpovědné osoby za plnění těchto úkolů. U příspěvkových organizací jsou důležité velké investice do infrastruktury, zejména u vojenských nemocnic v řádu miliard korun. Organizace Ministerstva obrany začaly intenzivně využívat prostředky z evropských fondů, které se v minulosti resortu vyhýbaly.

Ústřední vojenská nemocnice zajistila vytvoření a provoz úspěšného Národního očkovacího centra. Za vlády hnutí ANO byla podpora domácího průmyslu prioritou. Armádní zakázky přinášejí práci a peníze Čechům, proto plných 97 % uzavřených smluv bylo s českými dodavateli.

Investice do obrany se pozitivně odrážejí v růstu HDP, výběru daní a zaměstnanosti. Na jaře minulého roku také vznikla Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci pod zkratkou AMOS, jejímž cílem je podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Po podobné podpoře volaly české firmy už mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen sedm států na světě, nyní i Česká republika.

V oblasti podpory domácího průmyslu je zásadní oblast podpory exportu, neboť český obranný průmysl je na exportu závislý z více než 90 % a úspěch v zahraničí zároveň umožňuje firmám větší investice do rozvoje svých kapacit v Česku. Za vlády hnutí ANO byla schválena aktualizovaná strategie vyzbrojování a podpory rozvoje českého obranného průmyslu, která určuje směřování v oblasti podpory obranného průmyslu nově až do roku 2030. V této oblasti je resort obrany stabilním poskytovatelem finančních prostředků pro subjekty z obranného průmyslu, z akademické sféry i výzkumné organizace.

V roce 2020 byla během českého předsednictví V4 schválena nová dlouhodobá vize obranné spolupráce zemí V4 s cílem posílit roli zemí V4 v NATO a EU.

Pro zabezpečení obranyschopnosti České republiky je důležité zajištění náboru vojáků. Stoupající zájem o službu v armádě odráží zásadní změny v systému odměňování a stabilizaci platového ohodnocení vojáků na úrovni odpovídající trhu práce.

Lidé to vnímají a ještě více to posílilo její důvěryhodnost.

Armáda také hned zareagovala po tornádu na jižní Moravě a vyslala tam své specialisty, především ženisty, a také například psychology, lékaře a vojenské policisty. Závěrem bych se chtěl vyjádřit ke krokům nové vlády a jejímu programovému prohlášení.

Zatím jsem neslyšel, kde na to chce vláda vzít. Skokové navýšení výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % HDP samo o sobě negarantuje jejich efektivní využití, a tedy ani posílení obranyschopnosti státu.